Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech, a to na 30 dnů.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Můžeme pokračovat. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musím říct, že tu frašku, která proběhla ohledně projednávání migrace, kdy nejenom že se nebude pokračovat zítra ani tento týden, ale až dvanáctého, považuji za výsměch.

Už patnáctého má dojít k vyplacení prvních 4 miliard a já si myslím, že jsou to tak velké prostředky, když jsme se teď bavili o sociální politice, kdyby se z toho jenom část dala do sociální politiky, tak se nemusí schvalovat pouze 40 korun pro důchodce, ale bylo by daleko víc peněz pro učitele, do sociální sféry a tam, kam tyto peníze patří. Nelíbí se mi tento postup tím, že to bylo vetováno, a proto si dovolím vzít hodinu a půl pauzu a pozvat vás na takový rychlý seminář, protože tady je paní předsedkyně Vitásková, na číslo 22, aby vám odpověděla na otázky, které jsou z našeho pohledu velmi důležité. Jedná se o obrovské peníze. Myslím si, že informace k tomuto jsou relevantní a nutné. Hlásí se, než vyhlásím přestávku na poradu klubu Úsvit, předseda klubu sociální demokracie. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale tento stav není možné protahovat donekonečna. Sněmovna má před sebou nějaké úkoly, máme organizačním výborem i plénem Sněmovny schválen program schůze. A tohle jsou obstrukční taktiky, které jsou kumulovány takovým způsobem, že cíl je jednoznačný: naprosto zabrzdit jednání Sněmovny. Jednací řád nezná pojem přestávka na jednání klubu a už vůbec ne přestávka na seminář. Prosím, abychom v duchu jednacího řádu rozhodli v hlasování, jestli přerušíme jednání Sněmovny na hodinu a půl, jak požaduje Marek Černoch, anebo budeme pokračovat dalšími body, které jsme si odsouhlasili. Poslanec Černoch se hlásí.

Nebereme si obstrukce.

Zdá se vám jako obstrukce, pokud se to má nějakým způsobem řešit? Minulý týden tady proběhla velmi vášnivá debata, jakým způsobem bude vůbec ERÚ dále fungovat, jestli bude paní předsedkyně spadat pod služební zákon, a tedy pod pana ministra vnitra, a v té chvíli nebude nezávislým regulátorem. Jestli se budou vyplácet miliardy, které jsou podle Evropské unie nezákonně vypláceny. Myslím si, že to není obstrukce. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Jestli si vzpomínáte, minulý týden, kolegyně a kolegové, jsem tady s panem předsedou Stanjurou vystupovala proti tomu, jak je možné, že je svolána stálá komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Takže pane kolego Sklenáku prostřednictvím pana místopředsedy, měřte všem stejným metrem a nesnažte se nás tady dojmout. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nebudu v tuto chvíli dávat hlasovat o přestávce. Pouze jednou. Bylo to v době, kdy to bylo opačně.

Pokud nesouhlasíte s mým rozhodnutím, můžete navrhnout hlasování o postupu předsedajícího.

Nejprve reakce na vystoupení paní místopředsedkyně Černochové. Já si myslím, že srovnání těchto dvou situací velmi kulhá. Jestli zde mluvíme o nějakém semináři, ani není zřejmé, kdo ho svolal, tak je to něco jiného. Především je znám harmonogram jednání Poslanecké sněmovny a přece všichni vědí, že dnešního dne je jednání Sněmovny, tak pokud někdo organizuje seminář, na kterém žádá účast poslanců, tak by to měl koordinovat právě se schváleným harmonogramem. V reakci na to, co předsedající místopředseda Filip oznámil, dávám námitku proti takovému postupu předsedajícího.

Pan kolega Černoch se ještě hlásil. Podotýkám vůči panu předsedovi Černochovi, že on seděl na poradě vedení Sněmovny, kde bylo jednoznačně řečeno, že je potřeba, aby předseda Poslanecké sněmovny upozornil jednotlivé předsedy výborů, předsedy komisí a předsedy poslaneckých klubů, že mají dodržovat harmonogram schůze. V tomto ohledu jeho poznámku o semináři považuji za více než nemístnou, ale samozřejmě nechám hlasovat o protestu proti mému postupu. Pane předsedající, oficiálně není svolaný žádný seminář. Proto se omlouvám, je to porada klubu Úsvit, na kterou jsou srdečně zváni všichni poslanci i členové vlády. Je to prostě velmi vážná věc. Vy jste vetovali náš návrh na to, aby se to tady projednalo. Myslím si, že je to opravdu tak vážná věc a tak moc peněz, že si zaslouží... Žádám všechny kolegy a kolegyně, aby zachovali důstojnost jednání Poslanecké sněmovny.